tajnik rekao u kojem obliku se prihvaća izmijenjeni amandman.

Znači amandman Kluba zastupnika HDZ-a na Članak 17. glasio, sad govorim o prvom. U Članku 17. iza alineje 2 dodaje se nova alineja 3 koja glasi: „- evaluacija učinkovitosti zakona, uredbi i drugih akata vlade“ Amandman u izmijenjenom obliku glasi: „U Članku 17. iza podstavka 2 dodaje se novi podstavak 3 koji glasi: „praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata vlade, dosadašnji podstavci 3 i 4. postaju podstavci 4. i 5.“ A što se tiče amandmana znači broj, na Članak 32. dakle on je malo poduži, a glasio je: „U Članku 32. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Državni službenici mogu podnijeti podnesak kojim se traži mišljenje radi učinkovitosti primjene zakona i drugih propisa o radu državne uprave. Dakle, amandman se prihvaća sa obrazloženjem koje sam već spomenuo, a u izmijenjenom obliku glasi: „U Članku 32. stavku 3. iza riječi: „poslova državne uprave“ dodaju se riječi: „uključujući i predstavke kojima državni službenici ukazuju na neučinkovitost u primjeni zakona i drugih propisa odnosno na neučinkovitost u radu tijela državne uprave“ Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Znači amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. Prelazimo na Peti amandman Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite državni tajniče. Amandman nije moguće prihvatiti imajući u vidu da uređivanje pobližih uvjeta za imenovanje rukovodećih državnih službenika što uz potrebno radno iskustvo uključuje i odgovarajući stupanj obrazovanja nisu predmet zakona o sustavu državne uprave nego propisa kojima se uređuje službenički sustav. Poštovani kolega Bauk, izvolite.

Zahvaljujem. Prelazimo na šesti amandman Klub zastupnika HSS-a i Demokrata, izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća, naime ovdje se ne radi o revolving dooru kao što piše u amandmanu nego se radi o jednom potpuno novom sustavu koji nije ni sličan spomenutom a nije ga moguće prihvatiti jer nije ni odgovarajuće obrazložen, hvala lijepo. Poštovani g. tajniče, da ovo je revolving door koji ste vi toliko napadali jer sve je u tome isto osim što ste dodali natječaj i taj natječaj će se objaviti a tko izabire, opet izabire ministar i s druge strane ste tu definirali da od tih ljudi koji odlaze i dolaze sa ministrom treba biti od 1 do 3 ali vidi vraga, za predsjednika Sabora i za predsjednika Vlade može i 4, zašto ne bi trebalo onda 5, 6, 10, koliko god treba? Očito da ste sa ovime priznali da je naša intencija kada smo zajedno sa ministrima u kabinete su dolazili ljudi koji su radili s njima za njihov mandat bio dobar potez koji ste vi napadali i tu vaša vjerodostojnost se vidi kroz ovaj amandman da uopće te vjerodostojnosti nema. Ovdje radite to isto i nisam siguran da će i ovo proći na Ustavnom sudu jer Ustavni sud je već to oborio pa ćemo i ovo dati na Ustavni sud da vidimo da li će ovo proći. S druge strane, miješate u istom kabinetu, imate državne službenike u koji se odnosi Zakon o državnim službenicima, imate ministra o kojem se odnosi Zakon o državnim dužnosnicima i imate sada treću skupinu ljudi na koje se odnosi Zakon o radu. I što kada vi dajete ugovor na 3 mj. ili na 6. mj. ili na 3 g., ministar ode, da li će onda se njima prekidati radni odnos, neće se prekidati, prema tome dosta u tome je nejasno i ono što ste samo htjeli nastaviti, ono što smo i mi pokrenuli ali sada samo sa natječajem da izbjegnete, da ponovno ide zakon na Ustavni sud ali će zakon ići ponovno na Ustavni sud jer će Ustavno sud vjerujem i ovo oboriti. Prelazimo na sedmi amandman poštovanog kolege Nikole Grmoje, izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća, amandman nije moguće prihvatiti jer se odredbe članka 64. Konačnog prijedloga Zakona o sustavu državne uprave istim ne dorađuju ni u materijalno-pravnom niti u nomotehničkom smislu a ne umanjuje se ni odgovornost Ministarstva uprave ovakvim prijedlogom zakona odnosno članka kakav smo mi predložili, hvala lijepo. Dakle prema ovom predloženom članku 64. umanjila bi se odgovornost Ministarstva uprave u nadzoru pravilnika koja donose druga ministarstva i otvorio bi se prostor za političku samovolju, mi imamo situaciju da je Ministarstvo uprave primjerice propustilo spriječiti kršenje zakona i Ustava pri donošenju pravilnika kada je naša ministrica Marija Pejčinović Burić donijela pravilnik, toliko je ja bih rekao neviđen u modernoj demokratskoj Europi nakon raspada komunističkog sustava jer je uskratila, ograničila slobodu privatnog izražavanja svim zaposlenicima ako ne traže službenu suglasnost. To predstavlja ne samo kršenje zakona nego kršenje Ustava, znači kršenje članka 127. KZ-a pa je prije više od 6 mj. diplomat Sabljak, glavnom državnom odvjetniku Jelinić podnio kaznenu prijavu protiv ministrice, ja sam informiran i evo moramo obavijestiti kolege da DORH ponovno i u ovom predmetu odbija zahtjev za saslušanjem podnositelja kaznene prijave te je ponovno Državno odvjetništvo prekoračilo zakonski rok od 6 mj. za donošenje odluke o podnesenoj kaznenoj prijavi koji je Vladina sada ne kandidatkinja nego nova glavna tajnica Vijeća Europe, znači napravila donoseći takav pravilnik. Ovaj primjer je dodatna potvrda o potrebi zadržavanja šire političke i stručne odgovornosti Ministarstva uprave na donošenjem pravilnika ostalim ministarstvima kao što je i predviđeno člankom 40.

Prelazimo na izjašnjavanje o amandmanima na Končani prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, drugo čitanje, P.Z. br. 618. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika HSS-a i Demokrata i Klub zastupnika HDZ-a. Prelazimo na prvi amandman Odbora za zakonodavstvo, izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman Odbora za zakonodavstvo se prihvaća. Zahvaljujem, postaje sastavni dio zakona. Prelazimo na 2. amandman Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća iz razloga jer koeficijent za obračun plaće glavnog državnog inspektora utvrđen u konačnom prijedlogu zakona smatramo opravdanim s obzirom na širinu djelokruga i broj različitih upravnih područja Državnog inspektorata te broj zaposlenih u tom tijelu i s tim povezanu odgovornost čelnika tog tijela. Zahvaljujem, poštovani kolega Mrsić, izvolite. Smatramo to neopravdanim iz razloga što g. Mikulić nema ni veći broj zaposlenika, ni širi djelokrug rada kao g. Jordanić koji je bio na čelu tog inspektorata ili kao g. Markt koji je bio zadnji na čelu tog inspektorata, prema tome, ne stoji to što ste vi rekli nego, to je samo celofan za narod jer želite Mikuliću dati plaću koja će biti preko 18 tisuća kuna neto sa ciljem da ga sklonite u ti sinekuru Državnog inspektorata, a vidjelo se i jučer kako Državni inspektorat radi jer kad su pitali glavnog državnog inspektora da li će građevinska inspekcija izaći na teren da vidi gdje su te vile ministra Kuščevića, nije odgovorio na to pitanje, što znači da je ta funkcija duboko, duboko politizirana i da je ovo nagrada g. Mikuliću za to što će otići sa mjesta predsjednika zagrebačkog ogranka HDZ-a. Nema nikakvih razloga da ima plaću 18 tisuća kuna. Napominjem da g. Jordanić i g. Markt nisu imali ništa šire, nisu imali ništa manje, a imali su koeficijent 5,27. 4 tisuće razloga zašto je g. Mikulić prihvatio ovu funkciju, očito da je bio dogovor da ima i veću plaću nego što bi je imao da je ostao ovaj koeficijent što je koeficijent do sada.

Zahvaljujem kolega Mrsić. Hvala lijepo. Prelazimo na amandmane Kluba zastupnika HDZ-a. Amandman se djelomično prihvaća u izmijenjenom obliku.

28. iza riječi ravnatelj briše se zarez i riječi zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja. 31 koji postaje podst.

Poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Zahvaljujem. 11. podtoč. a i na toč. 12 se prihvaća, a u originalu je članak glasio, u čl. 2 iza st. 10 dodaju se novi stavci, 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. i dobili ste u materijalima, ako želite mogu i to pročitati. Hvala lijepo, izvolite kolegice Grozdana Perić. Zahvaljujem.

Konačni prijedlog Zakona o sustavu državne uprave, drugo čitanje, P.Z. broj 617.

Izjašnjavanje o amandmanima proveli smo ranije na sjednici. Sada ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća. Pa idemo, prvi je Klub zastupnika HDZ-a je prihvaćen u izmijenjenom obliku. Treći Klub zastupnika HDZ-a prihvaćen u izmijenjenom obliku. Peti Klub zastupnika SDP-a nije prihvaćen, pa moramo glasovati.

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova.

glasom za donešena je odluka da se provede rasprava o amandmanima Vlade RH. Molim predstavnika predlagatelja da obrazloži podnesene amandmane, s nama je poštovani državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić, pa vas molim da sve, sva tri amandmana obrazložite, a onda ćemo provesti objedinjenu raspravu o amandmanima. Znači, Amandman 1. u Članku 1. stavak 8. mijenja se i glasi: „Dosadašnji podstavak 29. postaje podstavak 28. Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase: „U dosadašnjem podstavku 30. koji postaje podstavak 29. riječi: „direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora“, zamjenjuju se riječju „ravnatelj“

Amandman 2. u Članku 2. iza stavka 10. dodaju se novi stavci 11. i 12. koji glase: „U točki 8. podtočka c briše se.

Zahvaljujem državnom tajniku i otvaram raspravu o amandmanima Vlade. Sukladno Članku 199. u raspravi mogu sudjelovati samo predstavnici klubova zastupnika. Izvolite.

Jedna od lijepih stvari govoriti petkom je govoriti pred punom sabornicom, pogotovo pred vladajućom većinom jer nemoguće je inače vidjeti zastupnike vladajuće većine osim na glasanju, u tragovima ih srećeš. Znači hrvatski građani su proteklih nekoliko mjeseci vidjeli što je u biti bitno vladajućoj većini, premijeru Plenkoviću i onima koji bi trebali voditi računa i skrbiti o njihovoj dobrobiti. Znači njima je bitno da kroz ovaj zakon uhljebe zauvijek svoje kolegice i kolege iz HDZ-a koji su sada pomoćnici ministara i pod formom prebacivanja iz državnih dužnosnika u ravnatelje kao stručne službe koje će tamo raditi do svoje penzije će u biti prebaciti više od 100-tinu svojih kolegica i kolega iz HDZ-a kako bi ljudi imali plaće koje će biti ovakve kakve jesu i sada, znači ne govorimo o nikakvim uštedama, nego 13, 14, 15.000 kuna do penzije bez natječaja i bez onoga što građani žele da su se ti ljudi dokazali kako bi rekao u svom poslu službeničkom u pojedinim ministarstvima.

Znači to je vrlo jasna slika HDZ-a i Hrvatske kakvu je oni vide. Neka ljudi odlaze iz Hrvatske u Irsku, Njemačku, Austriju, ali neka naši stranački kolegice i kolege ostanu na dobrim plaćama. Još jedan paradoks koji smo tu vidjeli je kako unutarstranačke kombinacije i dogovori uzrokuju raspravu o preko 30 zakona pa samim time i zakona koji su vezani uz novog dužnosnika kojeg imamo u zakonu, a to je glavni državni inspektor. Znači koji, da bi se maknuo iz Grada Zagreba sa mjesta predsjednika skupštine, da bi oslobodio prostor za gospodina Prgometa onoga kojeg je htio premijer Plenković da postane predsjednik skupštine, morali smo smisliti novi zakon, novo mjesto, novi koeficijent, koji usput budi rečeno ima plaću skoro kao ministarsku. Znači za jednog čovjeka smo promijenili 35, 40 zakona na kraju krajeva smo mu izmislili plaću odnosno HDZ mu je izmislio plaću savio ju je u dužnosničku u Zakon o državnim dužnosnicima i na kraju izgubili smo nekoliko mjeseci da riješimo taj problem koji je isključivo HDZ-ov problem. A kada ćemo riješiti dame i gospodo problem povjerenja hrvatskih građana u naše dužnosnike kada gledamo svakim danom nove nekretnine gospodina Kušćevića koje isplivavaju na površinu koje su kupljene za 60.000 kuna, a prodane 20, 30 puta skuplje za vrijeme dok je čovjek bio načelnik općine su se mijenjali prostorni planovi, tu ima posla za tko zna koga i nevjerojatno je da premijer Plenković brani ljude koji su stekli milione kuna i ne odlučuje se da napravi jedini logičan potez da tog dužnosnika razriješi i pokaže hrvatskim građanima da mu je važnije da ima čiste ljude u svojoj vladi, nego one koji su stekli milione i milione kuna tijekom svog mandata za koje ne mogu nikako objasniti na koji način su ih stekli. I na kraju krajeva još se sprdaju sa hrvatskim građanima i dijele videe u kojima objašnjavaju svima u Hrvatskoj kako je moguće steći 7-8 miliona kuna do 44 godine ukoliko si kaže završio fakultet kao da nije nekoliko 100-tina tisuća naših sugrađana završilo fakultet, ukoliko si radio kao da se 100-tine i 100-tine tisuća naših sugrađana ne muče svaki dan da bi se prehranili od 1. do 1. i ne uspijevaju po formuli ministra Kušćevića napraviti takav imetak samo iz jednog jednostavnog razlog kolega Bačiću, samo iz jednog jednostavnog razloga, a to je šta nisu članice i članovi HDZ-a. Što im se nije omogućilo da ne rade netransparentno, što nemaju političko zaleđe, što nemaju mogućnost da izbjegavaju odgovore na pitanja logična koja im daje hrvatska javnost. Kako je moguće da netko za vrijeme svog načelničkog mandata 60.000 kuna plati zemlju, nakon toga je proda po zna koliko višu cijenu. Jesu li to naši sposobni načelnici iz HDZ-a koje vidimo svaki dan negdje netko ispliva, evo jučer je jedan isplivao koji je također se obogatio i koristio novac općine pa je USKOK podignuo, podignuo optužnicu, ali nevjerojatno je, znači možete imati i ljude koji ne poštuju zakone jer kako bi rekao takvi ljudi postoje, ne, zato postoje zakoni, zato postoje i istražne institucije da traže one koji izvrdavaju zakone i koji se ne pridržavaju zakona. Al nevjerojatno je da predsjednik Vlade RH amenuje ono šta je gospodin Lovro Kušćević na Braču napravio, još malo još neka nekretnina da ispliva gospodinu Kuščeviću parcela, netko se tu našalio, dobit će status županije koliko je čovjek uspio, koliko je čovjek uspio zemlje na Braču, na tom jednom ne baš prevelikom otoku skupiti nekretnina, zemlje i koliko je uspio umnožiti svoju imovinu. Pa zamislite da je takav recimo Krešo Beljak u Samoboru, zamislite da je netko ko Kuščević bio kao Krešo Beljak u Samoboru. Molim, vama je smješno, vidim da je vama smiješno, vi se sprdate sa time da je netko za vrijeme načelničkog mandata, svaka vam čast, načelničkog mandata imao zemlju, prenamijenio je i da vrijedi 20 puta više nego kad ju je kupio. To je vama smiješno i vi vladate u ime hrvatskih građana i tome se smijete. Pa smijete se svim građanima u lice, kako vas nije sram. Umjesto da vi prvi budete ti koji će reći da nisu dopuštene takve stvari. Vi se smijete i pričate tu koje šta kako napravio i kada je napravio. Pa vaš čovjek ministar u Vladi RH, politički tajnik HDZ-a ne može objasniti odakle mu novci. Jel vam to smiješno? Pa smije se ako ti je smiješno, smijte se. Neka čovjek objasni odakle mu novci.

Nevjerojatno mi je da netko može braniti usprkos svih naslovnica, dokumenata, izvještaja, vrijednosti procijenjene imovine, da čovjek ne može objasniti odakle mu to na koji način se ta imovina umnožila tijekom njegovog mandata načelnika i da je to jednostavno moguće popratiti jedno podsmijehom. Ja sam to shvatio nemojte se ljuti gospodine predsjedniče kao da se ljudi smiju hrvatskim građanima i govore da mogu raditi što god žele. Ja sam uvjeren da ne mogu, vidjeli su to prije nekoliko mjeseci, vidjet će to i kada i ako se njihova vonabi kandidatkinja gospođa Kolinda Grabar Kitarović, znači HDZ bi to htio, ali gospođa Kolinda to ne želi, se kandidira vidjet će to i na predsjedničkim izborima, a na kraju će to vidjeti na parlamentarnim izborima. Jer mi netransparentnost, nedavanje informacija odakle ti, ne poštenje prema hrvatskim građanima, neodgovornost prema hrvatskim građanima u Hrvatskoj moramo najoštrije osuditi. To što se HDZ na to naučio i dok je gospodin Borić bio pomoćnik i gospodina Kalmete koji je sada visoki dužnosnik HDZ-a to nije problem hrvatskih građana, to je problem HDZ-a. Problem hrvatskih građana je šta imaju vladu koja nema legitimitet u ovom trenutku, podršku hrvatskih građana i što imaju vladu koja odmahuje na ovako evidentna kršenja zakona. Znači da čovjek dok je načelnik općine kao dužnosnik uspije toliko multiplicirati svoju imovinu je nevjerojatno. Nevjerojatno je a još je nevjerojatnije da premijer Plenković to podržava. Ne znam zbog čega, nema snage vjerojatno se obračunati sa nepravilnostima u HDZ-u jer je takva situacija nakon gubitka europskih izbora. I sada imamo status quo, pat poziciju koja će trajati vjerojatno do sljedećih parlamentarnih izbora. Ništa se u HDZ-u neće desiti nego će se dešavati ono što se dešavalo tijekom 2000. za vrijeme HDZ-ove Vlade da imamo netransparentnost, nezakonitosti tko zna koliko, da hrvatski građani odlaze iz Hrvatske a ne dobivaju najosnovnije odgovore i sigurnost koju bi im država trebala davati. Gospodo iz HDZ-a objasnite odakle vašem ministru ti pustih milijun kuna. Objasnite ako možete, evo gospodin Borić govori iza mene, neka objasni ovdje pred hrvatskom javnosti odakle i kako je moguće da netko stekne milijune kuna, da netko sam od sebe otkupi poslovni prostor pa ga proda duplo skuplje, radi se također o milijunima kuna, da uspije kupiti zemlju pa je kroz prostorni plan prenamijeni pa opet zaradi milijune kuna. Kako je to moguće i kako je to dopušteno HDZ-ovcima i da se uopće ne sankcionira pa niti kritikom, niti kritikom da premijer kaže ja se od toga ograđujem ukoliko je to istina sve što piše, Lovro Kuščević više neće biti ministar. A ne s time da se još hvalimo ovdje ispred HDZ-a i ponosni smo na političkog tajnika HDZ-a koji je uspio na taj način ostvariti hrvatski HDZ-ov san a to je da se obogatiš u nekoliko godina a da u biti nitko ne zna na koji način. I da ljudi odlaze iz Hrvatske i da ih nije uopće u HDZ-u niti briga što vjerojatno velika većina ljudi odlazi iz RH upravo zbog toga šta je zemlja u ovakvom stanju u kakvom ste ju vi donijeli. Znači mi danas umjesto da imamo na naslovnicama neke stvari koje bi ljudima vratile optimizam, mi nažalost imamo situaciju gdje, gdje na naslovnicama opravdano javnost traži odgovore koje HDZ ne daje i koje će dobiti, ja vam obećajem hrvatski građani, javnost te odgovore jer će SDP uputiti opoziv ministra Kuščevića u proceduru, jer ćemo tražiti odgovore. Ukoliko ih ne dobijemo sada, dobiti ćemo ih kada budemo mogli ih dobiti. Jer pokrivati ovakve netransparentnosti i nepravilnosti mogu jedino žetončići, može jedino gradonačelnik koji trguje sa premijerom Plenkovićem oko zagrebačkog GUP-a, znači on njemu čuva, gospodina Lovru Kuščevića a za uzvrat će HDZ podržati izmjene generalnog urbanističkog plana u gradu Zagrebu, ukloniti jedan veliki dio zelene površine na Velesajmu i oko Hipodroma i de facto devastirati naš grad. Sa te strane, sa te strane, još jednom pozivam vas ovdje sve zajedno da ne prihvatimo ovaj zakon zbog toga što je ovaj zakon eklatantni primjer na koji način se pogoduje jednoj stranci, članovima jedne stranke kako bi se uhljebili i ne daje odgovore one koje bi trebao. A to je da nam crno na bijelo pokaže kako ministri uspijevaju HDZ-ovi ministri kako uspijevaju u svega nekoliko godina doći sa imovine x na imovinu y koja je 10 ili 20 puta veća nego šta je bila do jučer.

Izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa evo želim biti malo drugačiji od naših kolega s druge strane jer činjenica je da nisu nikad nešto dobro napravili u ovoj državi da bi i ovakve situacije previše kod njih izazivalo nešto osim pokušaja da se obračunavaju sa svakim pojedinačno na svaki mogući način pa pogotovo i na Zakonu o sustavu državne uprave koji je vrlo jasno pokazao da i u prvom i u drugom čitanju želimo profesionalizaciju javne uprave. I tada kada smo govorili, jasno smo rekli tri cilja depolitizacija i daljnja profesionalizacija, drugo decentralizacija odnosno približavanje uprave građanima i treće digitalizacija, uvođenje jedinstvenog upravnog mjesta. Jednostavno želimo profesionalniju, bolju, bližu upravu hrvatskim građanima. Na što se to svelo, čuli ste s ove strane od ekipe koja je došla 2011. godine i imala je zakon sličan ovome koji je već tada bio u primjeni gdje su prvi ravnatelji uprava postojali i koji su iz čisto političkih razloga da ostvare jedini svoj program kojeg su htjeli a to je popuniti svaku fotelju i izmisliti novu i nju popuniti izmijenili taj zakon i umjesto dotadašnjih ravnatelja uprava koji su birani na javnim natječajima uveli su ponovno pomoćnike ministara. I to je njima bilo u redu, imenovali su stotine pomoćnika i ništa im nije smetalo. Kako su izgledali, kako je to završilo, građani su rekli dva puta na izborima, dva uvjerljiva poraza. I naravno da je poruka naše Vlade bila već samog premijera na početku, na konstituirajućoj sjednici da želimo još neko vrijeme imati ovakav sustav i da ćemo do kraja promijeniti sustav i ponovno vratiti ono što smo imali 2009. godine profesionalnu javnu upravu a da će od dužnosnika ostati samo znači ministar i zamjenik ministra. Naravno da onda u tom segmentu imamo ovo što se čulo od kolege Marasa. Tko je Maras? Ministar koji je koristio zakonske mogućnosti da u svom uredu zbrine ne znam supruga neke svoje kolegice i da s njime putuje po svijetu, u Las Vegas, potroši stotine tisuća kuna i kaže građanima kako je to opravdano i kako je to bilo super jer da je dobro vidjeti Marasa kao ministra zajedno sa svim tim njegovim suradnicima. A imamo i situaciju koja je vrlo interesantna i vani je već nekoliko dana, u Sisku, kupuju se nekakve nekretnine upravo od te gradonačelnice ali nikoga nije to briga ili nije interesantno zašto neka kuća vrijedi 100 tisuća eura a svi kažu da vrijedi 10 ili 20 000 maksimalno nekakvih eura i to je svima u redu, zašto, jer SDP je uvijek smatrao da je njima sve dozvoljeno što nekome drugome ne smije biti dozvoljeno i na taj način su se ponašali. Zašto kolegi Marasu nije smetao Jakovina i njegova afera apoteka? On je rekao da je to super stvar, da je to uredu i da takav čovjek treba biti ministar pune 4 g. i da ga ne treba smijeniti jer da je moguće u mandatu kad si ministar prodavati svoje udjele u nekakvim svojim firmama, nekim bliskim svojim ljudima i na taj način funkcionirati. I danas imamo istu situaciju tj. priču da se non-stop pokušava prozivati nekoga drugoga ne bi li se pokušalo biti uvjerljiv. Katastri, tko je što upisao, pa nek se provjeri od svih, zašto samo od nekog ministra, evo, spomenut je ovdje kolega Beljak, možda i on nešto treba upisati ili ne treba, možda je i kolega Maras nešto kupio, pa neka i on kaže da ako je kupio, jel' tako, mogli bi mi to sve provjeravat, da li je prijavio nešto ako je kupio, čujemo da ima i novih stanova pa neka mediji onda istražuju upravo od ovih koji su ovdje najglasniji i svima drugima pokušavaju pronaći određenu grešku. Možda ima takvih stvari, ja ne znam ali kako su mediji danas vrlo ažurni, neka provjere i stvari, da li je kolega Maras kupio novi stan. Da li je prijavio ili nešto slično, da li je kupio neki auto ili neki pašnjak, ja ne znam ali neka to provjere pa da shvatimo tko su ti ljudi, što oni nama nude i zašto moramo ovakve zakone koji idu u korist građana, donositi u ovakvoj atmosferi koja stalno pokušava dijeliti ljude na dobre i loše a ovi loši koji su smijenjeni, ovakav zakon koji je bio na snazi, maknuli 2010. g. ne bi li, ne 2010., 2011. kad su došli odmah na prvoj konstituirajućoj sjednici, ne bi li popunili svemoguće fotelje i izmislili nove i to je jedini program kojeg su ostvarili u tih 4 g. i još su nas uz to zadužili za 80 milijardi kuna. Tako da ova priča o ovom zakonu, mislim, treba je što prije završiti da konačno ponovno kažem, približimo ovu javnu upravu građanima i da ovi ravnatelji budu ljudi koji će duže vrijeme biti u sustavu, da mogu normalno i kvalitetno odrađivati svoje poslove, hvala lijepa. Dobro, ja bih molio sad samo da pozovete kolege da se vrate svi u sabornicu da možemo pristupiti glasovanju o amandmanima jer smo iscrpili raspravu i više je nema.